Děkuji, pane poslanče. Jelikož již nevidím žádnou přihlášku do rozpravy, rozpravu končím. Táži se paní ministryně, zda má zájem o závěrečné slovo. Je tomu tak. Prosím, paní ministryně, máte slovo. Vážená paní předsedající, vážené dámy poslankyně, vážení pánové poslanci, chtěla bych reagovat pouze na nový návrh paní poslankyně Fischerové. Jsem i ráda, že byl načten, protože původní návrh by nás vrátil před první čtení. A jsem ráda, že jsme i upozornili paní poslankyni na tuto formální chybu. Tady za předkladatele říkám, že tento nový návrh podporuji. Děkuji a táži se pana zpravodaje, zda má zájem o závěrečné slovo. Není tomu tak. Tudíž nyní přikročíme k hlasování o pozměňovacích návrzích. Poprosím zpravodaje garančního výboru, aby nás seznámil s procedurou hlasování, poté přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním k nim sdělil stanovisko. Prosím, máte slovo. Dobrý den, vážená paní místopředsedkyně, vážení členové vlády, vážené kolegyně, kolegové. Hlasovací procedura byla zmíněna už v úvodním vystoupení paní ministryně, není příliš komplikovaná. Garanční výbor na své výborové 27. schůzi 2. září navrhuje následující způsob: V bodě prvním hlasovat o návrhu legislativně technické úpravy přednesené v rozpravě poslankyní Fischerovou. V bodě dvě potom hlasovat o pozměňovacím návrhu B1, případně hlasovat o jeho podobě v přijaté legislativně technické úpravě. Za čtvrté budeli přijato B1 ve znění legislativně technické úpravy, stane se A2 nehlasovatelné a v tom případě bychom o návrzích pod skupinou A hlasovali v rozsahu A1 a A3 až A11 jedním hlasováním.

Pane zpravodaji, děkuji. Táži se, zda je nějaká námitka proti předložené proceduře hlasování. Není tomu tak. Tudíž budeme hlasovat podle vámi předložené procedury a já vás prosím, abyste nás hlasováním provedl. V bodě prvním budeme hlasovat o návrhu legislativně technické úpravy, kterou přednesla v rozpravě paní poslankyně Fischerová.

Pokud mohu vyslovit stanovisko zpravodaje, tak je souhlasné. Děkuji. Zahajuji hlasování. Paní ministryně, ještě k té legislativně technické omlouvám se musíte si zapojit mikrofon. Po úpravě souhlasné.

Proti? Hlasování končím. Konstatuji, že tato úprava byla přijata.

Stanovisko výboru?

Paní ministryně? Zahajuji hlasování.

Proti? Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 44. Konstatuji, že návrh byl přijat. Prosím další návrh. Stanovisko výboru je nesouhlasné. Paní ministryně? Zahajuji hlasování.

Proti? Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 45, do kterého je přihlášeno 182 přítomných, pro 49. Konstatuji, že návrh byl zamítnut. Prosím další návrh. Nyní bychom hlasovali o celém souboru pozměňovacích návrhů pod písmenem A.

Stanovisko výboru? Paní ministryně?

Proti? Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 46, do kterého je přihlášeno 182 přítomných. Konstatuji, že návrh byl přijat. Další návrh. Ano, tedy přikročíme k hlasování o celém návrhu zákona. Stanovisko výboru? Paní ministryně? Zahajuji hlasování.

Proti?